Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Omlouvají se tito členové vlády: Pavel Bělobrádek od 18 hodin pracovní důvody, Marian Jurečka zahraniční cesta, Michaela Marksová zahraniční cesta, Robert Pelikán pracovní důvody, Martin Stropnický pracovní důvody, Karla Šlechtová pracovní důvody a Lubomír Zaorálek pracovní důvody. Náhradní kartu číslo 10 má pan poslanec Štětina. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než budu pokračovat, opravdu poprosím, abyste se zklidnili, protože budeme projednávat návrh programu schůze. Děkuji.

Je to sněmovní tisk 352, návrh zákona, druhé a třetí čtení, vývoz se státní podporou.

Ve středu 20. 5. navrhuje grémium blok třetích čtení, body 92, 93, 101, 104 a 102, dále již pevně zařazený bod 32, dále bod 12, sněmovní tisk 42, návrh zákona, druhé čtení, registr smluv, pak bod 59, sněmovní tisk 404, je to návrh zákona, prvé čtení, veřejné dražby.

Ještě bych vás chtěla informovat, že ve čtvrtek 14. 5. vrátil Senát

Já navrhuji zařadit jej do pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny. To je z mé strany vše. Pokud není námitek, nechala bych o všech těchto návrzích hlasovat najednou. Já tady eviduji přihlášku pana předsedy Faltýnka, pana předsedy Miholy, pana ministra Mládka, a mám zde přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu od pana poslance Okamury a poté ještě pan poslanec Kolovratník.

Nevidím žádnou námitku. Ano, pan poslanec Kolovratník má námitku? Tak prosím... Jinak se musíte zařadit do pořadí. Já chci vysvětlit, proč se hlásím. Jeden z bodů, které grémium navrhlo, není možné schválit, protože Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení nebude mít zítra uplynulou lhůtu, takže není technicky možné volbu provést. Proto bych navrhl hlasovat o všech návrzích z grémia mimo volebních bodů, o těch bych nechal hlasovat zvlášť, a pak bych vysvětlil proč a jaké dávám návrhy.

Takže budeme projednávat další návrhy a pak se s nimi postupně vypořádáme. Poprosím k mikrofonu pana poslance Faltýnka. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Dovolte mi, abych navrhl další doplnění, případně úpravy programu této schůze.

Bod navrhuji zařadit tak, aby jej Sněmovna projednala ve čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace.